A jsme před hlasováním o návrhu usnesení, které jsem před chvílí přečetl. Zahajuji tedy hlasování. Kdo je proti?

Výsledek: přijato.

Vidím zde přednostní právo, ale mám zde na přednostní právo už přihlášeného pana předsedu Okamuru, a my jsme se domluvili, že nejdřív by vystoupil pan ministr, čili jestli je to pouze k hlasování?

Ano, jste domluveni.

Já jsem zagongoval. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.

Pane ministře, máte slovo. Kolegyně, kolegové, velmi stručně okomentuji návrh lex Ukrajina II, jinak tedy vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy připravilo návrh, jehož cílem je kromě jiného umožnit i po ukončení nouzového stavu zastupitelským úřadům nepřijímat žádosti občanů Ruska a Běloruska o pobytová oprávnění na našem území. Vláda bude nicméně moci stanovit z tohoto obecného pravidla konkrétní výjimky rodinní příslušníci občanů České republiky, pobyt na území České republiky ve veřejném zájmu a podobně.

Rozšiřují se zákonné důvody, kdy dočasná ochrana zaniká, například když byla udělena v jiném členském státě Evropské unie. Nebo se zavádí povinnost ukrajinských uprchlíků hlásit změny pobytu delší než 15 dnů ve lhůtě 3 pracovních dnů. Ministerstvo vnitra také získá novou kompetenci rušit v evidencích místo hlášeného pobytu, jestliže bude zjištěno, že se zde cizinec nezdržuje. Nemalou část tohoto zákona tvoří novelizace usnesení týkající se zdravotního pojištění. Navrhuje se zkrácení doby, po kterou za cizince s udělenou dočasnou ochranou platí zdravotní pojištění stát, a to na dobu 160 dnů od započetí dočasné ochrany. Cílem je tyto pojištěnce více motivovat, aby se postupně zapojovali do pracovního procesu, což se mimochodem dobře daří. Podle nejnovějších dnešních čísel je do pracovního procesu zapojeno už 64 000 příchozích z Ukrajiny.

Nově bude platit obecné pravidlo, že humanitární dávka nebude vyplácena v případech, kdy uprchlíci mají zajištěno bezplatné ubytování, kde je jim zdarma poskytována strava, základní hygienické zázemí a podobně. Při výplatě dávky bude navíc ještě zkoumáno, zda se uprchlíci skutečně na našem území zdržují. V případě solidárního příspěvku se vytváří prostor pro to, aby výše příspěvku odrážela, zda se jedná o sdílenou domácnost, nebo zda mají ubytované osoby k dispozici celý byt samostatně, přičemž v těchto případech bude možné stanovit vyšší příspěvek.

S ohledem na naléhavou potřebu řešit tuto situaci neprodleně se navrhuje projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze. Účinnost návrhu zákona se navrhuje prvním dnem po jeho vyhlášení. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Budu vám tady interpretovat, seznámím vás s usnesením, které jsme přijali na dnešním výboru pro bezpečnost, které nám přikázala paní předsedkyně Poslanecké sněmovny v termínu do dnešního dne do 12 hodin.